Děkuju, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Děkuji za dodržení času. Pan zpravodaj. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, s ohledem na skutečnost, že se jedná o technickou novelu zákona, si tímto dovolím v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů. Ano, poznamenám si návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Budeme o tom hlasovat na závěr.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Ze strany navrhovatele ani zpravodaje není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůt.

Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 48, bylo přihlášeno 152 poslanců, pro hlasovalo 132, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Budeme pokračovat schváleným pořadem schůze.